95.

Mám písemnou přihlášku do rozpravy, a to pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska k tomuto tisku.

Děkuji za slovo.